Dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády ČR a ostatním členům vlády.

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Prosím, pane poslanče. První interpelace v tomto školním roce. Vážený pane premiére, rád bych se vás zeptal, zda je dle vlády v pořádku to, že ministerstvo ani vláda dlouhodobě neplní své povinnosti dané zákonem. Konkrétně navazuji na svou interpelaci Ministerstva školství z června. V § 3 školského zákona je jasně uvedeno, že Ministerstvo školství zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji a předkládá jej vládě k projednání. Vláda předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení. Za 14 let platnosti tohoto zákona se tak nestalo a neděje se tak ani ve vaší vládě. Jaký je význam zákonných povinností, když je neplní ani ministerstvo, ani vláda? Děkuji za dodržení času. A nyní má slovo předseda vlády Andrej Babiš.

My určitě Národní program vzdělávání chceme předložit. Pro nás je vzdělávání klíčové.

My určitě takový strategický dokument předložíme.

Můžeme vás vzít do party. Předpokládám, že pan ministr potřebuje, aby mu radili všichni, protože vzdělávání je na dlouho. Nejsou lidi, máme samé vysokoškoláky. Když já jsem šel na vysokou, tak to bylo celkem těžké. Problémů tam máme, jako inkluzi.

Nebyla inkluze.

Na jedno místo učitele ve Finsku je deset zájemců.

A pokud budete u toho, tak budeme jenom rádi. Děkuji předsedovi vlády a táži se poslance, chceli položit předsedovi vlády doplňující otázku. Prosím. Děkuji za odpověď. Předchozích se ptát nebudu, jsem poslanec necelý rok, tzn. s vaší vládou, takže se obracím na vaši vládu. Děkuji za závazek, že Národní plán vzdělávání bude předložen, a jestli mohu doplnění toho dotazu, dokdy. Jaký je termín, jaký je výhled, že bude předložen tento plán? Děkuji. Pan premiér bude chtít doplňující odpověď. Prosím. Nevím proč.